A pořád jsem nedostal tu podle mě jednoduchou odpověď proč to děláte tak složitě?

Je to prostě riskantní. Platí to o každém evropském projektu. A je mnohem jednodušší to zaplatit z národních zdrojů, sociální služby.

No protože není vůle! To je jediná možná odpověď, která vás po třech týdnech marných debat může napadnout. Já tomu fakt nerozumím. Kdyby to byla vláda, která by fungovala v nějakém úsporném modu, škrtala by provozní výdaje, šetřila by od rána do večera, tak bych té argumentaci a postoji vlády rozuměl.

A víte, v čem spočívá inovace v pojetí řešení nedostatku peněz? To je ta inovace! Jsme si jisti, že u následné kontroly to projde a že ty evropské peníze nakonec budou skutečně zaplaceny z evropského rozpočtu? Jsme si tím jisti?

Ale klíčová otázka je, proč to děláme tak složitě, proč je nutíme psát projekty.

Děkuji, pane předsedající.

Toto se nenaplnilo. Mé obavy byly překonány. Scházíme se k tomuto bodu už po deseti dnech.

Nemá smysl opakovat zde většinu z toho, co zde zaznělo minule. Situace je vážná, opravdu více než kritická.

Hrazení části chybějících peněz na sociální služby pomocí unijních dotací je nahodilé, nesystémové řešení, které navíc může být i v rozporu s původním usnesením Poslanecké sněmovny k této věci. Je to vyhýbání se odpovědnosti a odsouvání problému, který se nám vrátí jen jako bumerang a v ještě větší míře a větším objemu.

I ony evropské peníze jsou z velké části penězi našich občanů a poplatníků a hlavně sociální politika je výsostnou záležitostí a zodpovědností České republiky a jako k takové k ní máme přistupovat a dostát svým kompetencím a závazkům vůči vlastním občanům bez berličky Evropské unie. Tak prosím konejme, a konejme rychle, jasně a zodpovědně. Nemohu si v této souvislosti odpustit připomínku toho, že SPD zde na minulé schůzi k záležitosti financování sociálních služeb navrhla několik systémových usnesení. Tato usnesení se týkala legislativního zákonného zakotvení odpovědnosti za Prosím, pokračujte. za poskytování sociálních služeb, zákonnou definici jejich minimálního celostátního rozsahu a také auditu, který by přesně definoval a lokalizoval příčiny rychlého růstu nákladů v tomto segmentu.

Proto žádám vládu a příslušné ministryně, tentokrát bez usnesení, aby i v tomto ohledu začaly neprodleně konat. Já osobně, poslanci SPD a jistě i celý náš výbor pro sociální politiku v tomto budeme určitě vždy ochotně nápomocni.

Děkuji.

Takže v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Načíst usnesení až v podrobné. V tom případě nebyla žádná hlasování a já otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy usnesení. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tak to jenom na vysvětlenou. Ale pojďme k tomu usnesení. V tuto chvíli si dovoluji navrhnout tato dvě usnesení, a protože spolu věcně souvisí, tak myslím, že jsou hlasovatelná dohromady: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

2. prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, aby o přijatých opatřeních informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky v termínu do 9. července 2019.